Takže to jsou věci, které jdou trošku proti sobě, a je třeba o nich diskutovat. Je to všechno na delší diskusi, otázka ubytování, otázka školství podle toho, jak budou přibývat děti. A tady na to je potřeba škálovat a je potřeba, aby ředitelé jednotlivých škol a zřizovatelé škol věděli, jak budou postupovat při nějakých konkrétních počtech.

Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášená paní poslankyně Margita Balaštíková a po ní se připraví pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

A nyní prosím cituji z tisku: